Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodajovi a otevírám rozpravu. Má právo vystoupit v rozpravě a odůvodnit rozhodnutí Senátu. Paní senátorko, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Vážený pane ministře, ještě jednou vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás seznámila s tím, co předkládá Senát k vašemu zvážení tak, abyste rozhodli o návrhu, který je vám předložen ze Senátu.

Při projednání na plénu Senátu bylo předloženo 54 pozměňovacích návrhů.

Za prvé se tedy vypouští základní definice národního parku a vypouští se z ní dlouhodobý cíl ochrany nerušeného vývoje přírody na převažující ploše parku. Dále rozvoj obcí a krajů, vzdělávání, turistika a rekreace má mít na celém území národního parku stejnou prioritu jako ochrana přírody. Umožňuje se měnit vodní režim s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny na celém území parku. Návrh zákazu používání pyrotechniky schválený Poslaneckou sněmovnou se mění pouze na zákaz používání pyrotechniky se zvukovými efekty. Ruší se možnost používat biocidy v budovách mimo zastavěná území. Klidová území budou moci být navrhována a vyhlašována pouze v zóně přírodní a přírodě blízké.

Zařazení území, která nesplňují charakteristiku zón pro zařazení do jednotlivých zón ochrany, se omezují nejvýše na 10 %.

Tam je to tedy změněno původně tam bylo která ohrožují předmět ochrany, nyní tam musí být přímo v rozporu.

Stanovuje se, že mimo území zastavěné a zastavitelné plochy obcí, nyní vymezené ve třetí zóně ochrany přírody v Národním parku Šumava, se považují za zónu kulturní krajiny tyto oblasti až do doby vymezení zón podle novely zákona.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, z výše uvedeného stručného přehledu Senátem přijatých pozměňovacích návrhů je zřejmé, že Senát se rozhodl posílit pozici obcí, zmírnit některé podmínky ochrany a rozšířit nad podmínky stanovené v Poslanecké sněmovně možnosti dalšího využití území mimo vlastní cíl ochrany přírody.

Děkuji za pozornost. Pokud nikdo s přednostním právem, tak budou jednotliví poslanci podle jejich přihlášek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.